Otevírám rozpravu, a aniž bych požádal kolegu... Jestli pan kolega Stanjura mi pomůže, jinak bych musel sám navrhnout přerušení tohoto projednávání. Děkuji panu předsedovi klubu ODS.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat a projednávání interpelace bylo přerušeno.

Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, slyšeli jste, že jednání bylo přerušeno, a mně vzhledem k tomu, že jde o problém, který se týká osobně premiéra Sobotky, prostě nezbývá nic jiného, než abych jednoznačně dal najevo, že považuji za vhodné, aby se jednání mohl účastnit a aby měl možnost vyjádřit se k tomu, co se jej přímo týká, a za těch okolností navrhuji další přerušení projednávání do příštího termínu písemných interpelací. Děkuji za pozornost. Děkuji. Máme procedurální návrh na přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana premiéra Sobotky.

Kdo je proti?

Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Tak jako v předchozích bodech požádám o přerušení tohoto bodu pro nepřítomnost pana premiéra. Rozhodneme v hlasování číslo 38. Ptám se, kdo je pro přerušení projednávání této interpelace. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat a i tato interpelace, její projednávání bylo přerušeno.

Tak jako v předchozím bodě pro nepřítomnost pana premiéra žádám o přerušení tohoto bodu. A jen poznámka.

Ano, procedurální návrh na přerušení projednávání této interpelace. Budeme hlasovat v hlasování číslo 39, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat a i tato interpelace a její projednávání bylo přerušeno.

Otevírám rozpravu. Pan poslanec Stanjura se hlásí. Jen připomínám, že, jak nám to šlo rychle, tak pan ministr Jurečka předpokládal, omlouval se do 10 hodin, takže pravděpodobně tady ještě není, a je tedy na panu poslanci Stanjurovi, jestli....

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 103 poslanců pro 80, proti 2. Návrh byl přijat. Přerušili jsme i projednávání tisku 652.